Já jsem i na hospodářském výboru řekl, že to blokovat nebudeme, ale je to velké téma na zamyšlení a na velké diskuse v rámci evropských struktur. Prostě tak to v tomto případě nebude, všechny zdroje budeme muset nějakým způsobem kombinovat a postupně se dopracovat, ale postupně, k ekologizaci dopravy.

Takže chápu to. Já to doporučuji schválit. A je mi při schvalování tohoto návrhu zákona velmi, velmi smutno. Děkuji a máme přihlášeného jednoho do rozpravy ještě, a to je pan poslanec Kolovratník.

Ano, vidím zde přednostní právo. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji. Tedy konec schůze...

Řádně přihlášený je pan poslanec Kolovratník. Děkuji. Já se pokusím vystoupit věcně v druhém čtení tady k tomu zákonu a ve svém vystoupení navážu na Romana Kubíčka, který situaci zhodnotil velmi objektivně, věcně, tak jak to vidí samosprávy, Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv, zkrátka ti, kterých se tady ta problematika dotýká.

My jsme Evropa, my to můžeme ovlivnit. A bohužel tady těm, kteří v těch debatách stojí proti mně, dnes musím dát za pravdu, že ne vždy to takhle funguje a že zkrátka některé věci jsou nám nařizovány, jsou nám odeslány a zas až tolik s nimi udělat nemůžeme.

Ale zkrátka asi to musíme akceptovat a žít s tím, pokud říkáme, že jsme demokraté a respektujeme demokratická rozhodnutí většiny, tak i v tomto případě to nakonec bylo demokratické rozhodnutí evropských zemí, kde Česká republika zkrátka byla přehlasována, stejně jako pětice států, třeba včetně Německa, které bylo v té době společně s námi pro podporu plynu, LNG, plynových autobusů, které jsme v té době daleko, daleko před ukrajinskou, před energetickou krizí považovali za ekologické a které dneska už zkrátka ekologické nejsou.

Ale je to realita, s kterou se musíme smířit i přes náš nesouhlas. Ale je potřeba tady ve druhém čtení říci realitu dneška. Já jsem členem dozorčí rady Dopravního podniku v Pardubicích.

V součtu náklady na elektrickou energii odpracované z dostupných informací a teď nehraji politiku, nekritizuji vládu za to, jestli ten strop je, není vysoký, nekomentuji to, ale pouze konstatuji fakta od dopravních podniků za celou Českou republiku, je jich 22 tak přátelé, podle současných predikcí na ně dopady na elektrickou energii budou o 3,3 miliardy korun vyšší o 3,3 miliardy korun vyšší než v letošním roce! Takže oni se blíží oproti tomu letošnímu nebo loňskému roku o nárůst skoro o 5 miliard jenom na energiích. A teď si sami zkuste promítnout, jak a co to s nimi udělá, pokud najednou na ně přijdou tyto povinnosti v nákupu nízkoemisních, bezemisních a tak dále a tak dále vozidel. Bude to opravdu velký problém a myslím, že apel Romana Kubíčka byl směřován velmi dobře směrem k vládě, směrem k panu ministrovi.

Děkuji za pozornost. Děkuji a končím obecnou rozpravu. Končím obecnou rozpravu. Závěrečná slova? Nejsou. Zahajuji podrobnou rozpravu.

Abychom skutečně dostáli pravidlům této ctihodné Sněmovny, na základě dohody všech poslaneckých klubů této Sněmovny bychom dnes jednali do doprojednání bodu, který je teď otevřen, to znamená sněmovního tisku 160.